Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Klučka navrhuje bod 11, což je vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti ve druhém čtení, a bod 45, což, předpokládám... Bod 45 je vládní návrh zákona o správních poplatcích atd., neboli zákon o silničním provozu, také v prvém čtení. Chce zařadit na 10. 6. po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Blažek navrhuje nový bod, který by zněl: Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a v justici. Já se omlouvám, na kdy jste si to přál zařadit, pane poslanče? Jako bod 2 dnešního programu, dobrá. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

I tento návrh byl přijat. Paní poslankyně Konečná navrhuje bod 69, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, a navrhuje tento bod vyřadit. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Laudát, bod číslo 7, což je vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů neboli zákon o silničním provozu, a to pevně na pátek 13. 6. po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. A posledním podle mých poznámek je pan poslanec Krákora, který navrhuje vyřadit bod číslo 3, což je vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích, tisk 87 ve druhém čtení.

Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento návrh byl přijat. Já se zeptám, zda bylo o všech návrzích hlasováno. Nejsou žádné námitky? Není tomu tak a tím pádem budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen a jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Mám zde přihlášku paní poslankyně Zuzky Bebarové.

Děkuji vám.

Děkuji.